Já jsem pročeský.

Ale zájmy českých občanů, na ty vy kašlete. Je to tisk 5 bod 24 a já bych to chtěl předřadit jako bod 3, protože evidentně tady s Fialovou vládou není vůbec žádná řeč.

Prostě činnost soukromých exekutorů podle našeho názoru provází řada negativních jevů.

Ale my si prostě myslíme, že... my prosazujeme zestátnění exekutorů.

Takže to je návrh číslo 3, který bych chtěl předřadit.

A to je také aktuální, protože minulý týden se ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS vyjádřil, a to je opravdu úplně plivnutí do tváře všem zdravotně postiženým lidem, že vláda nenajde peníze a nebude mít peníze a nenajde peníze na zvýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany.

A za to si ale ten zdravotně postižený člověk žádné služby nekoupí.

A on se tam sám prostě neumí třeba přeložit. Za to si žádnou službu nekoupí. Sociální službu.

A na lidi, kteří si nemohou sami pomoct, tak na ty peníze nemáte.

No, tak to opravdu bylo ještě stanovisko, když jsme to předkládali někdy před rokem.

Je to tisk 9 a je to poslanecká novela zákona o sociálních službách.

Takže to je bod číslo 4. Jako čtvrtý bod. Takže toto je náš další návrh. A potom tedy tady se podívám... ... protože tady máme další návrhy. Tak, já si další návrhy nechám ještě na další fázi. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pěti minut?